Pan předseda Faltýnek tady zmiňoval naše chyby a věci, kterých jsme se dopustili, když jsme byli ve vládě. My jsme za ty chyby zaplatili a zaplatili jsme za ně hodně. Dali nám to najevo naši voliči. Ale teď jsme v jiné situaci. Teď je několik měsíců po volbách, my pořád nemáme vládu. Vy jste slibovali velkou změnu, já tedy žádnou změnu nevidím, a pokud ano, tak změnu k horšímu. Vládu nemáme po třech měsících, změna nenastala. Já bych klidně akceptoval, že se tady bavíme o zákonech, které předkládáte vy, ale tady se bavíme úplně o něčem jiném. Shrňme si fakta. Ta jsou velmi jednoduchá. Za prvé. Zákony, které jsou zde předloženy, jsou zde předloženy proto, aby obalily ten jeden klíčový zákon, o který tu jde. Za druhé. Ten zákon je tu proto, a já to nebudu tak předjímat jak pan předseda Kalousek, ten zákon je tu proto, že jeden člověk má problémy s tím, aby předložil lustrační osvědčení. A za třetí. Neměří se všem stejným metrem. To opravdu dopadne tak, že budeme mít ministra, který nepředložil lustrační osvědčení? Nevím, proč najednou, co se změnilo, že ministři lustrační osvědčení předkládat nebudou. Já znovu vyzývám demokratické politické strany, aby si tento postoj rozmyslely. Je to postoj, který poškodí politickou kulturu v České republice, a odpovědnost za něj ponesete vy v první řadě, pane předsedo vlády, pane premiére Sobotko. Já jenom upozorňuji, že k poslancům je potřeba se obracet mým prostřednictvím.

Dobré dopoledne vážený pane předsedající, předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych se trošičku zamyslel nad tím, proč tuto debatu tady vůbec dnes vedeme v tomto složení. Byla zde vláda Mirka Topolánka, vláda Petra Nečase. Obě dvě tyto vlády kladly jako svou velkou prioritu novelizaci a uvedení v účinnost zákon o státní službě.

Druhou věcí je... Já prosím kolegy vlevo ode mne, aby se ztišili a nechali pana předsedu hovořit. Děkuji. Druhou věcí je ta záležitost, že pokud by minulá koalice, která teď tady tak zásadně mluví o tom, jak je důležité dodržovat demokratické principy a podobně, tak kdyby se tak chovala a dokázala vzájemně spolu dobře komunikovat a opravdu se demokraticky chovala, tak ani já a spousta z nás by v této Sněmovně v tento okamžik neseděla, protože by nebyly předčasné volby a neměli bychom krizi z loňského roku. To je potřeba si uvědomit, vážené dámy a pánové. Ta současná situace, tady zaznělo několik zásadních nepravd.

Tedy ty debaty o tom, zdali teď v tento okamžik to umožní jmenování vlády tím, že se změní legislativa, tak víme, že v zásadě to nemá na to vůbec žádný vliv.

Já bych ještě doplnil jednu věc, když se tady zmiňuje, že ministři nebudou předkládat lustrační osvědčení. Samozřejmě zákon hovoří, kdo jej předkládat může, nebo nemusí, ale předpokládám, že všichni budeme vyzváni, abychom lustrační osvědčení pro pana prezidenta doložili. Tolik jenom na okraj. Prosím, máte slovo.

Je poměrně jedno pro koho. Ten fakt samotný se protiví principu práva.

Služební zákon, ano, souhlasím, byl nanejvýš nutný.

Děkuji za slovo. Dovolte mi vyjádřit přesvědčení, že poté co se vypořádáme s těmito nepříjemnými počátečními porodními bolestmi, bude Poslanecká sněmovna a věřme, že i vláda, která snad už konečně nastoupí v sestavě tak, jak rozhodli voliči, pracovat ve prospěch občanů. Zatím nemám pocit, že by se tak dělo.

Je tady takový návrh, je tady už řadu týdnů z pera poslanců a poslankyň klubu KSČM.